Já bych ráda konstatovala, že řada vystoupení, která zde byla pronesena, byla pronesena na podporu tohoto návrhu. Během rozpravy padl návrh na zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů a padl návrh na přikázání projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji paní zpravodajce.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo další návrh? Prosím, pane poslanče. Budeme hlasovat nejprve o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahájil jsem hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti zkrácení lhůty?

Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu, dále pak výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.